Samo malo kolega. Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice sa točkom dnevnog reda: - Prijedlog zakona o dopuni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom, prvo čitanje, P.Z. br. 544. Predlagatelj je Klub zastupnika Živog zida i SNAGA-e na temelju čl. 85. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun. Vlada je dostavila mišljenje. Molim predstavnika predlagatelja, poštovanog kolegu Branimira Bunjca da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona, izvolite. Hvala lijepa predsjedavajući, evo imam prilike pozdraviti kako nikada nisam do sada, a to je poštovane kolegice, s obzirom da kolega nema, imamo eto priliku govorit isključivo jačemu spolu i pozdravljam predstavnika ministarstva. Mi danas govorimo o prijedlogu Zakona o fiskalizaciji odnosno dopuni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovine. To je u biti jedna izmjena koja je relativno mala, znači, mijenja se jedan zakonski članak, ali koja je iznimno bitna, iznimno bitna za one ljude na koje se ta izmjena odnosi, a općenito bitna za društvo u cjelini jer ova izmjena u stvari djeluje na više razina i upozorava na cijeli niz problema s kojima se susreću ljudi u tzv. realnom sektoru, znači, ljudi koji pokušavaju sami za sebe privređivati i zapošljavati druge ljude. Mi znamo da je tu fiskalizaciju uveo svojedobno SDP odnosno njihova Vlada, da taj zakon danas u istomu obliku provodi i Vlada HDZ-a. Znači, on podrazumijeva da svi oni koji trguju s nečim moraju izdavati fiskalne račune bez obzira o obimu te trgovine, da li se radi, ne znam, o trgovini od 2,00 kn ili se radi o trgovini od 2 milijuna kuna, svi moraju, znači, izdavati te fiskalne račune, svi načelno, načelno, ali unutar toga zakona postoje iznimke, znači, čl. 5. Zakona o fiskalizaciji kaže da ipak nisu svi obavezni izdavati fiskalne račune i tu je sad popisan cijeli niz izuzeća, ja ne bi sada zamarao sa čitanjem ovoga cijeloga članka, ali recimo npr. kad se naplaćuje cestarina se ne mora izdavati računi, zatim se ne moraju poštama izdavati računi, zatim se ne moraju za poštanske usluge, ne mora se kod liječnika npr. kad naplaćuje participaciju itd. Zamislite npr. da se čak ne moraju izdavati računi u kockarnicama i u kladionicama. Stvar je u tome da svi ti koji su izuzeti od izdavanja fiskalnih računa u biti bih ih mogli izdavati teoretski, ali ovdje u tim izuzećima ne nalaze se oni ljudi kojima je doista jako teško izdavati te fiskalne račune, a to su prodavači i trgovci na otvorenom prostoru, prije svega mislim prodavači na štandovima, na tržnicama, na sajmovima i drugim vrstama otvorenog prostora. Oni moraju, dakle, izdavati fiskalne račune iako zbog toga, jedan, imaju vrlo visoke troškove u odnosu na svoje vlastite prihode, znači, moraju kupit te fiskalne blagajne, moraju održavat te softwere, nadogradnja itd. Druga stvar, uopće nemaju uvjete da bi svu tu opremu pravilno koristili cijelo vrijeme jer recimo postoje problemi sa napajanjem struje, znači, sa pristupom struji, postoje problemi kad pada kiša, kad pada snijeg, kada puše vjetar itd., znači, jednostavno ti uređaji mogu u nekim okolnostima otkazati i u tom trenutku, znači, mora stati cjelokupni promet odnosno trgovina. Također vrlo je bitno naglasiti da većina tih ljudi izdaje račune za vrlo male iznose, znači, to su iznosi po par kuna i što je najbitnije od svega da građani te račune u pravilu uopće ne trebaju, niti ih trebaju, niti ih uzimaju, znači, nitko neće uzeti račun za, ne znam, pola kila grožđa kad zna da taj račun iznosi par kuna i kad zna da tu nema nekakvog sad jamstvenog roka da ćete vi doć, ne znam, za 5 dana, pa ćete tu robu reklamirati i tražiti nazad itd., znači, jednostavno ljudi nisu za te račune zainteresirani. Mi s tim fiskalnim blagajnama, dakle, na prostorima koje sam upravo naveo, doslovce ljude mučimo, mučimo ih i gnjavimo ih i maltretiramo i oni su svi jako nezadovoljni s tim. Znači, otiđite na bilo koju tržnicu, pričajte s bilo kojim prodavačem i svi će vam reći da su strašno s time nezadovoljni i revoltirani. Posljedica je ta da mi imamo sve manje i manje štandova na tržnicama. Znači, mi sad imamo sad situacije, ne znam, da u, čak u Zagrebu, ovdje u centru Zagreba, znači, ili na Trešnjevci, ne znam, ili u nekim većim gradovima, sve više i više štandova zjapi praznih, prazni, znači, ljudi jednostavno više ne žele dolaziti na tržnice, a jedan od glavnih razloga za to je baš ta kompliciranost da biste vi uopće mogli pristupiti prodaji, odnosno neisplativost. I sad dolazimo do te jedne druge razine koje sam spomenuo u uvodu, a to je da je u Hrvatskoj općenito neisplativo bilo što prodavati i baviti se nekim poduzetništvom. Znači nisu samo te tržnice, one su recimo to tako, samo vrh sante leda. Vi otiđite, evo, tu je najstroži centar Zagreba, prošećite se Frankopanskom ulicom, prošećite se Deželićevom ulicom, prošećite se čak i Ilicom, to je strogi centar, ne samo Zagreba, nego strogi centar Hrvatske. Koji se ne mogu iznajmiti po 3, 4 i 5 godina. Nekada su svi oni normalno radili, oni koji su malo stariji se sjećaju da jednostavno lokala nije bilo praznoga. Ovdje je moja kolegica iz Međimurja, ona vrlo dobro zna, ja sam jedan dan prošetao centrom Čakovca, to nije neki veliki grad od 30 tisuća ljudi, tamo ima u samom centru 70 praznih lokala. Znači to je općenito u Hrvatskoj takvo stanje da se radi protiv čovjeka. Znači država umjesto da bude saveznik svojim građanima, ona im je neprijatelj. Neprijatelj. Ona doslovce želi da svaka vrsta domaćeg poduzetništva nestane uključivo znači i tržnice. Ona ne želi tržnice. To je poruka, ja ne znam kako to drukčije shvatiti. I moramo si postaviti pitanje, zašto se država tako ponaša. Zbog čega? Pa vrlo jednostavan odgovor, zato što forsira uvozne lobije. Znači njima je bitno da ovdje dođu Lidl, Spar, Billa, ne znam koje sve te trgovački centri postoje i da oni donesu svoju robu i da kad prodaju tu robu za novac, da taj novac ode gdje, ode izvan Hrvatske. A mi onda zauzvrat toga, neke političke strukture, interesne skupine ostvaruju nekakvu proviziju, znači mi smo postali od države proizvodnje postali smo rentijerska država, znači kod nas je najbitnije od svega uzeti neku proviziju. I to je ono što je vrlo loše i to je taj razlog, sad ponovno idemo na više razina, zašto u Hrvatskoj imamo katastrofalni pad proizvođača mlijeka, zašto u Hrvatskoj nemamo dovoljno voća, zašto u Hrvatskoj nemamo dovoljno povrća. Ja sam bio prije 2 dana u dolini Neretve, obišao sam te plantaže mandarine, plantaže jagodi i tamo su ljudi strašno nezadovoljni. Strašno su nezadovoljni. Nemaju gdje plasirati svoje proizvode, usred doline Neretve, u 7. mjesecu, prodaju se albanske lubenice. Albanske lubenice se prodaju. Španjolske rajčice, pokraj hrvatske plantaže rajčica, prodaju se španjolske rajčice. Znači jednostavno, ide se za uništenjem. I to nije dobro. Uz posebni dodatak da ta roba koja se uvozi je daleko nekvalitetnija nego hrvatska roba. Ta uvozna roba je katastrofa. Ja ne znam jeste gledali one videe na Youtube-u o onome poljskomu mesu, pa ono da padnete u nesvijest što se u Hrvatsku uvozi, kakva hrana, da tamo, ne znam, uzimaju te krave koje imaju tumore, onda izrežu tumore i ostatak mesa prodaju za hrvatske kebabe. Pogledajte, nemojte meni vjerovati. Onda isto ta hrana koja ulazi se uvozi, puno glifosata, GMO-a, kojekakvih otrova. Da li znate kako je moguće da je od 1997. do danas broj oboljelih od raka povećan za 3 puta. Zašto se nije broj oboljelih od raka povećao od 1994. ili recimo od 2001. 1997. ste dozvolili otvaranje stranih trgovačkih lanaca. Koja koincidencija. Baš tada. Koji je bio prvi trgovački lanac? Mercatone u Stupniku, pa valjda se sjećate, ja vjerujem da se vi toga sjećate, dovoljno ste stari. Sad čitate, evo ovaj tjedan u Tisku, pola Hrvata pati od neplodnosti, pola parova ima problema s neplodnošću. Stope raka, došli smo na 2. mjesto u Europi, 6. mjesto u svijetu.

Ministar Kujundžić, ja sam ga čuo svojim vlastitim ušima, kad je rekao da je uzrok hrana. To je rekao tu na Odboru za zdravstvo i poljoprivredu. Uzrok je hrana. Ponavljam.

Tamo imate stotine i tisuća ljudi, za razliku od ovog Sabora gdje ima samo 5, tamo doista možete sresti ljude, ali to je vrlo žalosno da ih tamo srećemo u tolikom broju. I to je dakle ta cijela kompleksna situacija gdje mi s uništenjem domaće proizvodnje, a očito da se radi na uništenju domaće proizvodnje. 1 dakle, uništili smo poduzetništvo, 2 osiromašili smo hrvatske građane, natjerali ih u inozemstvo, u očaj i ne znam u kakve sve ne aranžmane, 3 pogoršali smo zdravlje hrvatskog stanovništva jer smo im dali daleko lošiju hranu nego su je oni konzumirali ranije i jednostavno, stvorili smo državu koja ne radi za ljude. Vi jednostavno ne želite da bilo tko u Hrvatskoj uspije i bude bogat, da predstavlja neki srednji sloj osim gospode iz HDZ-a koji su se lijepo uhljebili u državnim službama i nad tim istim ljudima koje maltretiraju, parazitiraju i sebi isplaćuju plaće, na tom nesretnome tzv. realnomu sektoru. Vi tu vaše fiskalizacije što je najzanimljivije nazivate redom i poštenjem, to samo vi tako smatrate da je to red, pa to nitko drugi tako ne smatra. Vi govorite, ti ljudi na tržnicama, to su prekupci, to su nakupci, pa normalno da su prekupci i nakupci. Šta bi sad trebao po vašemu mišljenju, ne znam, čovjek koji radi na zemlji, istovremeno voziti robu u kamionima u Zagreb i cijeli dan stajat na tržnici, znači, on bi trebao istovremeno radit na plantaži, istovremeno vozit i istovremeno prodavat, jel to moguć? Nije moguće, normalno da on mora dat nekom distributeru koji mu osigurava kakav takav siguran otkup da skupi tu robu, da je doveze, da je proda umjesto njega. Tko ima korist od tih vaših fiskalizacija itd. Koristi imaju, znači, uvozni lobiji, ima T-com, imaju teleoperateri i prodavači računalne opreme, to su, znači, interesne skupine kojima je u interesu, dakle, da se ova mjera provodi. I onda, znači, logikom svega, mi zatvaramo radna mjesta, ljudi imaju sve manje zarade i često se zapitamo kako to da u drugim zemljama takvi isti zakoni kakve imamo u RH ne postoje, a u RH eto postoje, to je ono što građani kažu kako je moguće da je RH jedina zemlja na svijetu koja dopušta takve apsurde, takav progon svojih vlastitih građana. Ako ne vjerujete g. državni tajniče ili gospodo iz HDZ-a itd., dajte otiđite u bilo koju susjedu zemlju, pa pogledajte tamo tržnice, pogledajte tamo lokale, trgovine, tamo se od toga može živjet, tamo imate kupce, imate jednostavno živost, kod nas toga nema, kod nas jednostavno sve manje i manje, sve je polako zamrlo i dok ne dođe do toga da više uopće, uopće nećemo imati ni domaću proizvodnju, ni domaće poduzetnike. Iz toga razloga mi u Živom zidu smo dali, dakle, ovaj zakon u proceduru u kojem je ključna odredba izmjena zakona da se dopusti da ljudi prodaju robe i usluge na štandovima na otvorenim prostorima u sklopu tržnica i sajmova bez izdavanja fiskalnih računa, eto, prejednostavno, vrlo jednostavna izmjena, a ponavljam još jednom, sa vrlo širokim i vrlo korisnim dosegom i posljedicama. Gospodo zastupnici, ja vas lijepo molim da ovaj zakon raspravimo, da ga pustimo u drugo čitanje i da ga na koncu konca i prihvatimo jer je on pravedan, koristan i dakle, jednostavno napredan, recimo to tako, eto, on ispravlja jednu pogrešku koja je učinjena u mandatu protekle Vlade, pa između ostaloga, vi ste i toliko kritični prema radu tih proteklih Vlada koje nisu bile HZD-ove, pa dajte onda barem, barem nešto malo popravite ako je moguće. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem poštovanom kolegi Bunjcu na obrazloženju prijedloga zakona. Imamo replike, poštovani kolega Marko Sladoljev, izvolite. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani kolega Banjac u svojoj, dakle, raspravi ste govorili o, dakle, uvoznom lobiju, pa ste rekli da nema mlijeka, evo g. Miro Bulj je jučer dokazao da imamo mlijeko iz Srbije, Mlekara Sinj, ja vas osobno podržavam u vašem ovom zakonskom prijedlogu u razlozima koje ste, dakle, spominjali, niste spomenuli još jednu činjenicu, a to je da su upravo tržnice mjesta gdje cijena nije fiksna jer se ljudi zapravo cjenkaju za određenu robu i naravno da je vrlo teško uspostaviti fiskalizaciju i zbog toga.

Znači, vi ste potpuno u pravu, jedan od razloga zašto treba ukinut fiskalizaciju na tržnicama je mogućnost cjenkanja.

Slijedeća replika poštovani kolega Nikola Grmoja, izvolite. I ja bih u ime Kluba MOST-a kao predsjednik kluba izrazio potporu prijedlogu Živog zida, sasvim je jasno da u određenim situacijama ne treba primjenjivati fiskalizaciju, da našim ljudima koji se bave proizvodnjom svojih autohtonih proizvoda treba omogućiti, znači, da se mogu i znamo kako to izgleda na sajmovima da se mogu i cjenkati i da jednostavno tu nema smisla primjenjivati ove odredbe koje se primjenjuju, znači, ili na velike trgovce, na trgovačke lance i ostalo, tako da u tom smislu želim izraziti podršku i mi ćemo kada bude glasovanje o ovom prijedlogu ga svakako podržati, kao što su uostalom i zastupnici Živog zida podržali sinoć naš prijedlog o proglašenju IGP-a.

Znači, doista nema smisla da se za par kuna, pa nek je to i par desetaka kuna, ljude jednostavno drži u stalnoj psihičkoj napetosti, a on se mora non stop bojat, hoće li mu ta oprema otkazat, neće, hoće li mu doć neka inspekcija, neće. Ja vam garantiram na tim tržnicama ljudi koji rade nisu ljudi koji ne znam kakve novce zarađuju, ne može se sad na, ne znam, zelenoj salati i kozjem siru, ne znam šta zaraditi, osim za nekakvu osnovnu egzistenciju. Ti ljudi pokušavaju preživjeti, to nisu nekakvi recimo ko bankari ili kod nas tajkuni, pa da sad se kupaju u proračunskom novcu ili da nešto muljaju, kradu, oni jednostavno najčešće fizički rade od jutra do mraka i doista im na neki način treba omogućiti da nešto i zarade. Želi li možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Predstavnik Vlade? Ne. Otvaram raspravu u ime Kluba zastupnika HDZ-a, poštovana kolegica Dragica Vranješ, izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani predlagatelju Živog zida, poštovane zastupnice i zastupnici, poštovani predstavnici Vlade, državni tajniče Zrinušić, znači, pred nama je prijedlog Živog zida, Zakon o dopuni Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Radi se o dvije alineje u jednom članku o izmjeni i danas kroz ovu raspravu, ali i onu možda i opširniju koju smo proveli na Odboru za financije protežu se tri teme, to su domaći proizvodi, autohtoni proizvodi, zaštićeni proizvodi, drugo se spominju mali proizvođači i treće se spominje cjenkanje. Što se tiče domaćih autohtonih ili kakvih već, kod proizvoda sa različitim oznakama kvalitete proizvedenih u RH, znači, svi proizvođači u RH imaju pravo prodavati vlastite proizvode bez fiskalizacije, to je ono što je ključno. Druga stvar, predlagatelj ovdje navodi da bi se sa ovim prijedlogom zakona išlo u korist malim proizvođačima, međutim, on u svom prijedlogu zakona nigdje ne spominje ni male proizvođače, ni prodavatelje, ni slično, on ovdje daje mogućnost da se ne fiskaliziraju računi, prodaja robe i usluga na štandovima na otvorenom prostoru, prodaja roba i usluga na štandovima u sklopu tržnica i sajmova. Što to znači? Je li time omogućavamo samo da mali prodavači, proizvođači ne fiskaliziraju račune ili tu dopuštamo da bilo koja firma na otvorenome i zatvorenome u sklopu tržnice i sajma prodaje bez fiskalizacije, upravo to omogućujemo. Znači, da bilo tko, iako se ovdje govori da će se pomagat malima, e a sad malo, onda je trebalo zakon tako odnosno prijedlog dopune ovog zakona, tako i napisat. Znači jedno snižavanje cijene, niti jedan prodavatelj, niti proizvođač nije mu zabranjeno da, šta je cjenkanje, znači, da da određeni popust na svoju cijenu, bilo da je to uslijed neke komunikacije sa potencijalnim kupcima, s druge strane kada gledamo samo Zakon o fiskalizaciji, predlagatelj je rekao da je to jedno jednostavno rješenje, jednostavna rješenja obično ne funkcioniraju i da ima dalekosežne posljedice, to je točno, jer smo već ovdje obrazložiti da nije definirana tko, ni šta, nego samo gdje. E sada, znači, ako se obveza fiskalizacije za otvorene i zatvorene prostore, otvorene i zatvorene tržnice izbjegne, to ne znači da netko ne mora izdavat račun, znači, drugi je niz zakona koji propisuju da se moraju izdavat računi, tako da ono što je ključno u RH proizvođač vlastitog proizvoda, kvalitete, zaštićene dodatno, oznaka nekakva, kvalitete dodatno, sa njom ili bez nje može prodavati svoje proizvode bez fiskalizacije. S druge strane treba naglasiti da se ovdje uspoređuje da se ova obveza daje onima koji prodaju na tržnicama koji prodaju na ostalim prostorima i želi se prikazat da postojećim zakonom se drugi niz djelatnosti koje su jako suprotne možda nekim ciljevima koje bi država trebala poticat, da se njih uopće ne kontrolira, to nije točno. Fiskalizacija se provodi prema djelatnostima odnosno ne provodi se prema djelatnostima koje su opravdane, to imamo ovaj slučaj prodaje vlastitih proizvoda i u situacijama kada se ona drugim mjerama, svi podaci koji se dobiju fiskalizacijom, znači, kada je ona još, ajmo reći, agresivnija i snažnija kontrola i kada idemo uspoređivat, ne znam, provođenje zdravstvene zaštite, ona je u nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, znamo svi da imamo uputnice i slične dokumente kojima se evidentiraju, jel, sve aktivnosti i usluge zdravstvene zaštite u javnom zdravstvu. S druge strane, poštanski promet, on je u kontroli HNB-a, bankovne usluge, središnji depozitorij.

Nema ga? Gubi pravo. Gospodin Saša Đujić, ko pojedinačna rasprava. Gubi pravo.

Znači ja bi se samo kratko osvrnuo na ovo izlaganje Kluba zastupnika HDZ-a, gdje oni kažu da praktički se mi zalažemo da prodavanje na tržnicama bude bez kontrole, to jednostavno nije istina. Mi se zalažemo za paušalni porez, znači da ti prodavači unaprijed znaju kol'ko su im troškovi i da vide dal' to mogu podnijeti ili ne mogu podnijeti, i da sukladno tome posluju, a ne da se moraju, ponavljam još jednom maltretirati sa tim fiskalnim blagajnama, svakom kunom, stalno strepiti i stalno bit pod užasnim stresom zbog toga, i na koncu konca odustajati, odustajati zbog prevelikog pritiska. Meni je žao što zastupnica Vranješ ne vidi da je jednostavno pritisak države na poduzetnike, na obrtnike, na sve radnike prevelik, on je toliko veliki da možemo reći da je upravo jeziv, znači čak i u srednjemu vijeku vi ste davali 25% svoje zarade feudalcu i to je bilo to, pričalo se kako je feudalizam jako strašan, kako izrabljuje ljude, a danas 25% ljudima ostane, i to onda znači vladajuća većina kaže da je to u redu, da to tako mora biti i tako dalje. U redu je za to da se plaćaju nelegalni dugovi, da se može rasipati hrvatski novac na sve strane, da se mogu davati plaće abnormalne kojekakvim državnim dužnosnicima, prije svega političarima, ali to nije u interesu naroda, nije u interesu velike većine građana niti je u interesu budućnosti Hrvatske. Dajte si vi samo zamislite recimo činjenicu da 63% cijene goriva mi dajemo državi, da od naše plaće moramo dati 37% državi, 37%, da nakon toga od onoga što nam ostane još 25% moramo dati za PDV. Onda moramo davati ne znam neke naknade, neke trošarine, neke sve koje kakve troškove onda evo izmisle se te fiskalne blagajne, ti software-i, ovakvi, onakvi, stalno nešto ispočetka i ljudima se jednostavno ne isplati ništa raditi, ništa. Evo recite mi vi zastupnice Vranješ, ja sada imam pojedinačnu raspravu ako hoćete odgovoriti u šta u Hrvatskoj da čovjek uloži milijun kuna. Evo recite mi šta. To je lud da daje svoj novac, ne znam životnu ušteđevinu u Hrvatsku, za što? Koliki su ljudi ulagali i sve što su imali, čak su dolazili iz inozemstva sa velikim ušteđevinama, sve im je propalo tu u Hrvatskoj, jednostavno im je sve propalo. Ponavljam još jednom zato što im je država neprijatelj, država nije prijatelj hrvatskim obrtnicima i poduzetnicima, ona im je smrtni neprijatelj. I to je ono što morate shvatiti. I ako vi dođete u situaciju da vi za 2, 3 kune, ne znam za šaku trešanja ljude toliko gnjavite da mu život prisjedne pa kako onda možete očekivati da će bilo tko drugi ovdje bilo što investirati i raditi. Nema, okrenite se oko sebe, pogledajte pustoš, pogledajte koliko je OPG-ova se zatvorilo koliko se prepolovio se broj obrta, koliko je manje krava. Je li vi znate da mi danas da ne uvozimo hranu mi bi bili glasni?

A vi se zapitajte koji je razlog tome. Da li je razlog tome Živi zid ili HDZ, evo, odgovorite nam. Sada je na redu gospodin Ivan Lovrinović, nema ga, gubi pravo. Završno gospodin Bunjac.

Hrvatski narode, obraćam se tebi jer se nažalost osim 3 zastupnika i 1 državnog tajnika nemam kome obratiti. Ovo vam je stanje Hrvatske države u kojem mi danas živimo. Ovo vam je znači naša stvarnost. Kad se pokušava pomoći malome čovjeku, kada se pokušava pomoći hrvatskom građaninu, kada se pokušava ne znam pomoći hrvatskom radniku da preživi, da nešto zaradi, da zbrine svoju obitelj itd., to u ovom Hrvatskom saboru nikoga ne zanima, ni zastupnike a niti medije. Njih zanimaju samo i isključivo oni sami, kolika je njihova plaća, kolike su njihove privilegije, šta će oni dobiti i kakve oni koristi od toga imaju. Mediji će izvještavati dva dana za redom je li netko rekao Resler ili Rasler, je li netko rekao Meras ili Maras, je li netko James Bond ili je ne znam neki drugi junak iz stripa, iz filma, ali stvarni problemi koji muče hrvatski narod ovdje se ne rješavaju. Ovo što vidite sada ovdje ovu praznu sabornicu, to vam je program HDZ-a, njihov predizborni program. Oni ne žele Hrvatski sabor, ne žele, oni nas par zastupnika koji još ovdje nešto govorimo oni će nas eliminirati stražom, vojskom, NATO savezom, ne znam koga će sve poslati. Oni nikada neće kazniti ove koji ne dolaze, ne oni će kazniti one koji dolaze, koji govore, koji rade. Pogledajte i zapitajte se kome dajete svoj glas, za koga ćete glasati 26. svibnja. Hoćete li glasati za nastavak agonije, za nastavak pustoši, za nastavak iseljavanja, za nastavak rasprodaje ne samo svih resursa nego i svih ideala kojima je hrvatski narod stremio praktički tisuću i pol godina ili ćete glasati za promjene jer ovako to dalje više ne ide, ne ide. Ne da je 5 do 12 nego je 5 poslije 12. Na vama je da odlučite, probudite se, vama govorim, probudite se. Time zaključujem raspravu i glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Sutra nastavljamo sa radom u 9,30h Prijedlogom zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti a kao druga točka dnevnog reda biti će Izvješće o provedbi plana protuminskog djelovanja i utrošenim financijskim sredstvima za